Mám zde jednu faktickou poznámku paní poslankyně Adamová.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Tak jako se tady pan Sklenák podivoval nad tím, že tedy je to jeho pozměňovací návrh důvodem pro vzetí si přestávky jednoho z klubů, tak mě zase udivuje, že sociální demokracie to, o čem tady teď hovořil při zdůvodňování svého pozměňovacího návrhu, nevěděla při tom, když celou tu novelu připravovala. To mi přijde jako velmi chabá argumentace, když zaznívá od člena vládní koalice, která mohla ten návrh už s touto konkrétní úpravou představit už v samém počátku. Navíc tedy se k tomu pozměňovacímu návrhu hlásíte tak trošku z donucení, a nikoliv že byste se, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, k němu hlásil tak, že si za ním stojíte, což mi přijde trošku minimálně diskutabilní či podivné.

Eviduji další dvě faktické poznámky. První má pan předseda.

Ale paní kolegyně Adamová prostřednictvím předsedajícího, chcete nám vyčítat i to, že dodržujeme legislativní proces a využíváme jako poslanci svoji možnost podat pozměňovací návrh? Proto přece je legislativní proces nastaven na první, druhé a třetí čtení, kdy ještě mezi prvním a druhým a mezi druhým a třetím jednají výbory. A právě tento okamžik je prostor, aby každý poslanec mohl podat svůj pozměňovací návrh. A já toho využívám. A vyčítat mně, proč tedy vládní návrh neobsahoval to, co navrhuji, je pro mě tedy poněkud nesmyslné. A stejně tak nechápu, kde berete tu domněnku, že tento návrh předkládám z donucení.

Škoda, že nám občas to právo upíráte.

Rozumím dobře postoji vašeho klubu.

Do té doby si to pořádně promyslíme. Já vám také děkuji. Nyní paní poslankyně Adamová s faktickou poznámkou. Prosím. Děkuji za slovo. Já vám samozřejmě, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, žádné právo ubírat nechci. O tom tady vůbec není řeč. Ale už to tady řekl můj předřečník. Tady se jedná o jednu číslovku, jestli tam bude pět, šest, nebo sedm. Ale ta číslovka má dopad v mnoha miliardách korun do státního rozpočtu. Na výboru jste se tento návrh rozhodl nepředložit. Předložil jste jej až tady na plénu, abyste se diskusi, která je v tom plénu, které má ty nejlepší možnosti se vlastně vyjadřovat a projednat ten bod velmi dopodrobna, mohla vyjadřovat. Takže ačkoliv se k tomu ještě jednou zřejmě na výboru tedy dostaneme, přijde mi, že takto zásadní věc, která má velký dopad do rozpočtu, byste mohl předkládat korektněji. Vím, že na mě budete reagovat, že vás nemám poučovat a že by tedy tímto způsobem to uplatnila i opozice, ale řekněme si, o čem tady hovoříme.

A stalo se tak. Přihlásili se už dřevorubci, že i oni mají velmi složité a těžké podmínky zaměstnání, že i oni fyzicky nestačí po celou dobu produktivního věku, tak jak je dnes stanoven, a i oni by rádi výjimku. A určitě budou následovat další. Takže se zamysleme nad tím, jestli to jsou změny systémové a jestli jsou udržitelné do budoucna. S přednostním právem se hlásí paní ministryně. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

U těch jiných se to v tuto chvíli za poslední roky ani neregistruje, takže tam to jsou trošku jiné věci.

Takže to je asi ten důvod, na který se ptal pan poslanec Stanjura, proč je tady ten pozměňovací návrh.

Ale náklady na rozpočet nejsou, musím říci, nijak dramatické, nebo nejsou tak dramatické, jak tady bylo řečeno.